A tuhle úplně logickou věc my dnes v zákoně nemáme. Ten pozměňovací návrh ji umožňuje zavést. A já vás velmi prosím, abyste tomuto konkrétnímu pozměňovacímu návrhu tu pozornost věnovali.

Je velice nepravděpodobné šíření mezi malými dětmi. A ti rodiče, kteří očkovali své děti pentavakcínou, tak chybí jejich dětem jenom tady ta jedna z těch devíti povinných vakcín. A stejně nemají šanci legálně chodit do předškolního zařízení nebo jet na tábor.

Jenom vás žádám, vážené kolegyně, vážení kolegové, zamyslete se nad tím, zda vám to dává logicky smysl.

A poslední věc.

Zase žádají si logické vysvětlení. Proč tyhle hranice, proč tato omezení?

Zase si myslíme, že to dává smysl. A poslední věc, kterou bych ráda zdůraznila. Důvěra rodičů v očkování zkrátka vzroste s tím, když se posílí speciální individuální péče tam, kde jsou odůvodněné obavy z komplikací. Dám příklad. Když jsem si dělala zpětnou vazbu, ptala jsem se lidí, jaké mají zkušenosti, tak ti, kteří třeba měli významněji předčasně narozené dítě a byli automaticky odesláni do očkovacího centra, tak většinou měli zkušenosti velmi dobré. A chci poprosit.

A díky tomu se předejde komplikacím.

Pokud v případech velkých dědičných zátěží, v případech prvních komplikací při prvním očkování bude možnost rodičům nabídnout tyto individuální, vysoce odborné přístupy, tak věřím, že posílíme důvěru a ve finále i tu proočkovanost, o níž tady všichni mluví. Děkuji za pozornost. Nikoho nevidím, takže tímto obecnou rozpravu končím.

Nyní tady mám řadu poslanců. Vidíme je tady na obrazovce. Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

Odůvodnil jsem je v obecné rozpravě a i v systému je vloženo jejich podrobné odůvodnění.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Dovolte mi přihlásit se k pozměňovacímu návrhu 4072, jak je načten v systému a jak jsem ho odůvodnil v obecné rozpravě.

Paní zpravodajka?